Čili je trochu laciné říkat, že ministerstvo nedokáže utrácet v tom dobrém slova smyslu.

A my jsme v minulých dvou třech letech proinvestovali stovky milionů, miliardy. Měli jsme je když tak nastaveny podhodnoceně, protože prostě nebyly peníze a bylo potřeba tam ty peníze nalít. Čili nezbude nám šest miliard, pokud tady bylo něco takového řečeno. Myslím si, že jsme řadu věcí změnili, že se prostě pokoušíme ten rezort nějakým způsobem dostat zpátky na nohy. Některé výsledky jsou nesporné a rozhodně se myslím nemusíme nějak bičovat. Já vám také děkuji. Nyní budeme tedy pokračovat v řádných přihláškách do obecné rozpravy. Požádám pana poslance Ondráčka a připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Tím tedy říkám, že se posouváme od obrany k Ministerstvu vnitra, které na začátku nastínila paní kolegyně poslankyně Černochová. Odůvodnil jsem stručně svůj pozměňovací návrh a ani jsem netušil, jaká zase bouře to bude, co si to ten drzý Ondráček zase dovoluje brát Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústav a archiv neplnily v plném rozsahu jednu ze základních činností uložených zákonem. Samozřejmě k čemu by dělaly nějaké strategie, protože pak by je bylo možno kontrolovat. Za třetí. Ústav a archiv neměly zavedeny dostatečně účinné vnitřní kontrolní mechanismy. Kde není kontrola, v podstatě není co zjistit. Co k tomu více dodat? Asi že by mohlo být podáno nějaké trestní oznámení.

Je tam skupina lidí, kdy vlastně ani nevíme, jaké výsledky tento ústav dlouhodobě dává. Já jsem tyto peněžní prostředky, těch 90 mil., chtěl přesunout a nemyslím si, že to je nějaká velká ambice, aby to bylo něco nereálného, aby mě pan premiér mohl osočit, že tady dělám nějaký populismus. Vážené kolegyně a kolegové, to nejsou peněžní prostředky v kapitole Ministerstva vnitra, které by něco nějakým způsobem ovlivnily. Tak těchto 90 mil. jsem chtěl přesunout právě do kapitoly Ministerstva vnitra, kapitoly 314, a dát je na platy nejen příslušníků bezpečnostních sborů, to znamená policistů a hasičů, ale také civilních zaměstnanců a také zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni podle služebního zákona. A ten mechanismus jsem vám zde minule řekl. Odůvodnil jsem, proč takový návrh dávám, a řekl jsem, a zmínila to i paní kolegyně Černochová a zmínil to i pan kolega poslanec Lank, že problém u policie, podhodnocení náročné práce příslušníků bezpečnostních sborů, policistů a hasičů v tomto případě z kapitoly MV, je poměrně významný. Ví to i naše vláda, protože pan premiér se minulý týden ve čtvrtek společně s panem ministrem vnitra, který zde zrovna není, sešel se zástupci všech odborových organizací působících u příslušníků bezpečnostních sborů, pěkně podiskutovali a pan premiér se tam v podstatě sice pochlubil, jak pro příslušníky, resp. pro bývalé příslušníky jsme zde my jako poslanci zrušili zdanění jejich výsluh. Pane premiére, zde bych řekl, chlubíte se celkem cizím peřím, protože ten návrh nepřišel z vlády, ale přišel od skupiny poslanců, ale přesto vám děkujeme za podporu a děkuji za podporu všem poslancům napříč politickým spektrem, kteří pro tento zákon hlasovali.

Zmínil jste při tom jednání, pane premiére, také to, že pracujete legislativně a že zrušíte 150 hodin. Ano, znám vaše programové prohlášení, vím, že to tam máte jako koalice dané. Ale pane premiére pan ministr vnitra tady není ono do konce volebního období už vám moc času nezbývá. Já jsem s panem premiérem i s lidmi z Ministerstva vnitra mluvil.